Pokaždé by se mělo přihlédnout k místním podmínkám.

Vždy se dá najít nějaké rozumné řešení.

Naopak na vodáctví je navázáno množství dalších služeb a pracovních příležitostí, ať už jde o půjčovny lodí, restaurace, kempy, či cestovní kanceláře. Celé odvětví generuje miliardové obraty a je důležitým zdrojem příjmů pro veřejné rozpočty. I v zahraničí proto dochází na turistických řekách k maximální podpoře tohoto sportu, protože lidé přirozeným způsobem sportují, zvyšuje se turistická atraktivita regionů a nabízených služeb, které přináší nemalé příjmy i místním obcím a podporují zaměstnanost v často odlehlých částech regionů. Doufám tedy, že všechny naše argumenty při hlasování zvážíte a naše pozměňovací návrhy podpoříte. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Jana Krutáková, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, sucho po dešti. To je charakteristika těchto dnů a já jsem ráda, že jsme se k tomuto tématu katastrofické situace dostali i zde ve Sněmovně a můžeme tomuto tématu věnovat dnešní mimořádnou schůzi. Hnutí Starostové a nezávislí sucho řeší dlouho a intenzivně.

Dnes se ve druhém čtení vracíme k novele zákona o vodách, která nám ve sněmovním systému leží již skoro rok.